V tuto chvíli tady nemám avizovanou žádnou další faktickou poznámku.

Děkuji za slovo.

Všichni víme, že novela RUDu je vždycky složitá, protože máme v uvozovkách jeden balík peněz, a pokud by se to měnilo u jednotlivých krajů, měst, obcí velké město, malá obec a tak dále tak vždycky někomu musíme vzít a to, co někomu vezmeme, tak někomu přidáme. Chtěla bych říct, že novela zákona o státním rozpočtu, který je tady předložen, tak říkala jsem to už v prvním čtení, že jsme při projednávání státního rozpočtu, který se tedy předložil až v březnu, protože jsme měli rozpočtové provizorium, tak jsme upozorňovali na to, že finanční prostředky v resortu Ministerstva vnitra jsou nedostatečné. V tuto chvíli tedy Ministerstvo vnitra předkládá, že se navýší finanční prostředky v částce 870 milionů na Azylový, migrační a integrační fond.

Jistě to bylo konzultováno s policejním prezidentem.

Já jsem tedy udělala krok, že jsem se zeptala bývalého policejního prezidenta, jestli už to byl tedy projekt, který on nějakým způsobem rozběhl, jestli on o tom něco ví. Neměl o tom žádnou zpětnou vazbu.

Takže asi je to potřebné, ale myslím si, že bychom k tomu měli mít více podrobnějších informací, i když chápu, že ne tady na plénu Sněmovny, ale určitě na bezpečnostním výboru.

Vidíme, že policisté odcházejí. Ten stav se neustále snižuje.